Písemná má přednost, tak jestli to panu kolegovi... Děkuji. Děkuji tedy, že jsem se přihlásila z místa. Já bych měla především dotaz, protože pan ministr pro místní rozvoj a zároveň vicepremiér pro digitalizaci nepřišel k řečnickému pultu, neřekl nám nic k datovým schránkám, tak tím, že tady zítra máme schvalovat zřízení Digitální informační agentury, která je také podle mého názoru velmi spojená se zákonem o veřejných zakázkách, a všichni jste dneska obdrželi dopis od odborové organizace Ministerstva vnitra, protože pod Digitální informační agenturu půjde také NAKIT, což je státní podnik Ministerstva vnitra, a já bych se ho tedy chtěla zeptat, jakým způsobem budou tedy řešeny zakázky, které bude v budoucnosti, to znamená od 1. ledna, řešit Ministerstvo vnitra, jestli tedy bude moci zadávat napřímo tomuto státnímu podniku, který přejde, nebo jak to vůbec bude, protože podle mého názoru jsme na velmi tenkém ledě. A jsem přesvědčena o tom, že tak, jak tady teď hovořil pan ministr pro místní rozvoj, porušení evropského práva v tomto případě bude a může také následovat i velká pokuta České republice, takže jestli by on ten dopis určitě pan ministr pro místní rozvoj obdržel. Úplně co mě tedy udivuje, že to tady zítra máme schvalovat, a schůzka má být až 21. listopadu. Teď se ke mně dostávají nějaké informace, že ještě 21. listopadu nemá ani pan ministr pro místní rozvoj pro odborovou organizaci a zaměstnance Ministerstva vnitra, kteří tam mají přejít, tak pro ně nemá ani čas, takže chce přesunout tu schůzku ještě o týden později, tak jestli ty informace mám správné. Ale já si myslím, že určitě není namístě si psát dopisy a vůbec nechápu, proč do současné chvíle už se s těmi lidmi pan ministr nesešel, a zda by byl tak moc hodný a vysvětlil mi tedy, jakým způsobem to tedy bude řešeno, když zítra tedy tady máme schvalovat zřízení Digitální informační agentury ve třetím čtení. S přednostním právem se hlásí pan vicepremiér.

Ale odpovím vám na otázku.

Já jsem si tedy nevšiml, že v případě organizační změny ve smyslu řízení, která se takto vyjednává, by takovýhle humbuk skrze třeba i média a veřejné dopisy kdykoliv běžel, nicméně já jsem od začátku ten projekt stavěl inkluzivně, účastnili se ho patřiční ředitelé i náměstci na Ministerstvu vnitra, a nebráním se debatě i se zástupci odborů, pokud tedy vede k nějakému cíli a negeneruje pouze věci, které už byly několikrát zodpovězeny. A já jsem rád, že se zítra bude projednávat ten návrh.

Děkuji a přeji všem krásné odpoledne.

V té první jde o upřesnění odkazu v § 19 a týká se předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy. V podstatě se jedná o legislativně technickou úpravu. Co se týče druhé části, to je poněkud složitější, nazval bych ji zjednodušení systému kvalifikace. V dosavadním textu zákona se předpokládá, že zadavatel je oprávněn odeslat prostřednictvím systému kvalifikace výzvu k podání nabídek v užším řízení nebo předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace. Toto naše národní omezení má smysl v zadávacích řízeních, která probíhají výlučně podle části čtvrté zákona o veřejných zakázkách, neboť mohou bránit protisoutěžnímu chování dodavatelů v případech, kdy zadavatelé po kvalifikaci snižují počet dodavatelů vyzývaných k podání nabídek a potřebují mít jistotu, že po snížení počtu nedojde ke spojení vyzvaných dodavatelů. Nicméně v případě zadávání sektorových veřejných zakázek prostřednictvím systému kvalifikace však může naopak vznikat nejistota, zda se toto omezení podle obecné úpravy v části čtvrté má aplikovat také. Nicméně takovéto omezení by bylo nad rámec směrnice, jak už ode mě zaznělo. Návrh této novely se týká ustanovení § 32 zákona, jež upravuje postup při zadávání smíšené zakázky, a cílem návrhu je zmírnění české právní úpravy, jež v dané oblasti nedůvodně překračuje požadavky evropské legislativy na takzvaný goldplating. Já mnohokrát děkuji a těším se na další čtení. Děkuji.

To je jenom taková poznámka.